Nula.

Ale od státu neobdržely ani korunu. Vy jste řekli krajům, že dostanou 10 milionů, ty jsou v rozpočtu v rámci právě těchto krizových řízení, ale kraje neobdržely ani tuto částku, která v žádném případě nepokryje jejich náklady ohledně krajů, ale ony musí vyplácet právnickým osobám, to znamená městům, obcím, penzionům, hotelům, s těmi ony uzavírají smlouvy a musí jim to proplácet. Takže tohle mě velmi překvapilo, že to je tedy důvod pro prodloužení nouzového stavu. Pak mě tedy velmi překvapilo, že dalším důvodem pro prodloužení nouzového stavu je, aby bylo možné propojovat ty systémy. A já se ptám, proč nejsou propojené po tolika dnech. Můžu tomu věřit, že se to zvládne, když se to nezvládlo doteď? Tak já nevím, já prostě pořád říkám, že údaj o tom, kolik tady lidí je, jaké mají vzdělání, jaké jsou profese, jestli tady chtějí zůstat nebo nechtějí zůstat, chápu, že na to nemůžou odpovědět úplně, ale je nutné, abychom měli takový dokument, který nám namodeluje právě situace jak příchodu uprchlíků, tak kteří tady popřípadě zůstanou, kteří budou vázáni právě na oblasti školství, zaměstnanosti a zdravotnictví.

A proč jste s tím lex Ukrajina nepřišel před dnešním schvalováním prodloužení nouzového stavu? Já si myslím, že už do té doby jsme tady popřípadě mohli reagovat právě na některé ty věci a mohla tomu předcházet ta novela a všechny věci, které se tedy zjistily, daleko dříve, než zase aby se tady nouzový stav prodlužoval.

Já, pane ministře, určitě vím, že budete reagovat, a popřípadě podle vaší reakce si když tak také ještě dovolím reagovat. Děkuji vám všem za pozornost. Děkuji. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně.